Kdo je proti?

Další prosím.

Takže jedním hlasováním B5, B6, pozměňovací návrhy kolegy Běhounka.

Prosím stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Úprava § 115 obnovení účasti veřejnosti v řízení podle stavebních řízení vedených podle § 15 povolování vodních staveb. Stanovisko výboru nedoporučuje. Pan ministr?

Tento návrh přijat nebyl. Další prosím. Je to osvobození od poplatku za povrchovou vodu, za odběr povrchové vody za účelem zavlažování lesních školek. Stanovisko? Pan ministr?

Návrh byl přijat. Pak je to pozměňovací návrh kolegy Staňka uvedený pod bodem D2. Je to úprava § 16. Tady musím upozornit, že je to reakce na pozměňovací návrhy kolegy Schillera, které nebyly přijaty. Takže podle mého názoru je tento paragraf nadbytečný. Já mám usnesení výboru pro životní prostředí jako neutrální, nicméně já nemůžu doporučit. A zeptám se, zda je námitka proti tomuto postupu. Není. Takže můžeme pokračovat dále.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Pan ministr?

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Další prosím. Další pozměňovací návrh E2 kolegyně Vrecionové. Úprava § 36 odst. 1 a 2. Stanovisko výboru je nedoporučující. Pan ministr? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

Návrh přijat nebyl. Další prosím. Pak jsou to pozměňovací návrhy kolegy Holomčíka jedním hlasováním. Stanovisko výboru nedoporučující. Pan ministr?

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Tady mě jenom kolega upozornil, že jsem přeskočil kolegu Koníčka, takže se omlouvám.

Upravuje přerozdělení tohoto poplatku mezi kraje, fond a obce. Stanovisko výboru je nedoporučující. A to je návrh číslo nebo písmeno... Stanovisko pana ministra?

Návrh přijat nebyl. Další prosím.

Stanovisko výboru nedoporučující. Pan ministr? Kdo je proti?